Jak říká paní ministryně Černochová fakta, fakta, čísla.

A proč?

To jste neudělali.

Toto je Eurostat a já tady mám graf, kde je inflace Evropské unie, Německa, Španělska, Francie, Rakouska, Polska a Slovenska.

Jediný, kdo byl pod námi, byla Francie. A proč?

Protože vám to vyhovuje.

Takže tady je to jasné.

Proč?

A ten windfall tax, tam nedostanete nic, protože soukromé firmy a banky vědí, jak to funguje. Takže kdo tady něco udělal pro inflaci?